No, myslím, že jsme to tam nechali, odkázali na pana předsedu.

Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dále ještě navrhuji ohledně Dublinské úmluvy, aby tento bod byl zařazen na pátek jako první bod jednání. Děkuji. Já vám děkuji. Další přednostní právo pan místopředseda Okamura.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Orgány Evropské unie připravily zásadní revizi azylové politiky. Tím je zásadním způsobem omezena suverenita členských zemí Evropské unie, tedy i České republiky.

Tento finanční postih může znamenat vzhledem k předpokládanému počtu migrantů značnou finanční zátěž pro rozpočet České republiky.

Ty podpisy se nám díky poslancům jiných politických stran podařilo sesbírat, takže jsem rád, že jsme se tady dokázali všichni domluvit. Je to ukázka toho, že Sněmovna je schopna se domluvit na důležitých tématech.

To znamená, že je to průřezem politických stran.

Děkuji moc.

Dodržíme. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Důvodem je to, abychom se já s panem Babišem mohli k tomu dostatečně vyjádřit a tuto věc ze svého pohledu okomentovat. Já vám děkuji. Nyní eviduji z místa přihlášku pana předsedy Kalouska. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kromě toho, že máme jednat zcela bezodkladně o těchto věcech, tak když sledujeme mediální výstupy z toho, co se teď děje ve Sněmovně, může jít také částečně o naši věrohodnost. Chci věřit, že nešťastnou shodou okolností zazněly ve veřejném prostoru dvě informace, které řekl pan předseda Faltýnek. Nechceme ve středu, chceme v pátek.

Jediný způsob, jak tomu předejít, je hlasovat ještě dnes. Já vám děkuji. Já se moc omlouvám.

Takže ať už to bude dneska, nebo v pátek.

Neznám takový subjekt. Takže je to pouze technická záležitost, kdy jsme chtěli prostě mít prostor a čas se k té kauze vyjádřit a říct na to svůj vlastní názor. Ale pokud Sněmovna rozhodne jinak, tak to samozřejmě budeme respektovat. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. Dobré ráno, dámy a pánové. Já jenom chci trochu s úsměvem reagovat na vystoupení mého předřečníka Mirka Kalouska, a to z toho důvodu, že si myslím, že případ Faltýnek Babiš pro českou Poslaneckou sněmovnu skončil. Oni řekli, že se chtějí nechat vydat. Mandátový a imunitní výbor řekl, že ho vydá, a my všichni ho chceme vydat. A vždycky jsme říkali, že ho chceme vydat. Ale pan poslanec Kalousek do toho zase dneska zanesl jakousi trochu detektivní zápletku.

Bohužel jediný, kdo na to skočí, budou čeští novináři, kteří tuto zápletku začnou dnes okamžitě rozvíjet, a v pátek se všichni dozvíme, že prostě budou vydáni.